Než porušit naše základní a zásadní práva, která jako opozice máme.

Ať to neslyší veřejnost! Ať neslyší, jak pracujete, co tady vlastně děláte, co pácháte!

Já vám přečtu další čtyři, které budou zase říkat opak, a stejně to nakonec rozhodne Ústavní soud. Ale k Ústavnímu soudu by se to nikdy dostat nemuselo, kdybyste nás nezkrátili na našich právech.

Běží už lhůta pro jeho výplatu. Vy jste věděli o tom, že to tak bude.

Telefonovali jsme si, ale už to bylo poté, co ve středu na tiskové konferenci po jednání vlády ten záměr byl sdělen, že ho vláda prodiskutovala.

Řekla jsem mu poctivě, že to budu vetovat, že to budu vetovat, zkrácení lhůt.

Ale to ne. To ne. Toto je argument?

Ne, to teda fakt nemůžeme.

Chápu, že pro poslance vládní pětikoalice, kteří si prosadili zvýšení svých platů, se to těžko představuje. Ale já vás vyzývám, zkuste se vcítit do složité situace českých důchodců, mluvte s nimi. A my jsme iniciovali a bude svolána mimořádná schůze na skutečně palčivé problémy lidí této země a jedna z prvních bude na téma zmrazení platů politiků.

Já samozřejmě jako bývalá ministryně financí vnímám současnou situaci státního rozpočtu. Deficit státního rozpočtu na konci února ve výši 119,5 miliardy je nejhorším výsledkem v dějinách České republiky.